Děkuji za slovo.

K tomuto návrhu dodám jen tolik, že minulý rok jsem velmi podrobně rozebral dotační program, který vyčleněné prostředky obsluhuje, ale ani věcné a konstruktivní argumenty tuto Poslaneckou sněmovnu nepřesvědčily a prostředky, které mohly být použity na nákup kompenzačních pomůcek pro občany s hendikepem, byly použity jinde. Takový výběr by pak měl být rozvážný a peníze daňových poplatníků použity na oblasti, které si stát neumí primárně zabezpečit sám.

Jeho symbolický význam je ale mnohem větší.

Vyčlenění veřejných peněz pro tento spolek nechápu. Několik samosprávných úřadů, městských i krajských, dokonce se svazem ukončilo spolupráci. Jenže ono to bohužel pochopitelné je. Máme tu vládu, která jde na ruku komunistům, a ti zase vystupují na obranu svazu.

A pokud tato vláda nechápe, nebo nechce chápat, je to její ostuda. Nabízíme řešení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže toto je jeden pozměňovací návrh.

Ministerstvo práce a sociálních věcí potřebovalo v loňském roce na takzvané sociální poradenství částku 150 mil. Kč.

Tady jsme diskutovali poměrně intenzivně a vzrušeně na téma zvyšování poplatků a zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí.